Dále budeme hlasovat v příloze 1 návrh B1 pana poslance Hamáčka. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Děkuji vám.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Pozměňovací návrh A4. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Teď budeme hlasovat o návrzích z rozpravy ve druhém čtení, a to jednotlivě, jak zazněly. Máte to všichni v písemné podobě.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, paní zpravodajko. Počkáme na poradu s legislativou.

Já se vám, kolegové, ještě omlouvám.